Na dnešní jednání máme pevně zařazené body v tomto pořadí.

Vidím pana poslance Sklenáka, předsedu klubu sociální demokracie. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Já bych si dovolil vznést jeden návrh na změnu programu.

Bylo navrženo projednávání podle § 90 odst. 2, tehdy tohle projednávání bylo vetováno dvěma kluby. Výbor pro sociální politiku projednal tento tisk, doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s ním vyslovila souhlas, a já jen připomenu, že je to velmi důležitý zákon pro osoby se zdravotním postižením, protože pokud tento zákon nebude do konce roku schválen, tak držitelé průkazů mimořádných výhod a průkazů osob se zdravotním postižením Já se omlouvám, pane předsedo, ale hladina hluku je příliš vysoká na to, abych mohl sledovat, co pan předseda navrhuje. Prosím, abyste se ztišili, popřípadě přenesli diskusi mimo jednací sál.

Takže velmi prosím, jestli bychom mohli tento bod zařadit, a pokud bude vůle Sněmovny, tak učinit, tak navrhuji ho zařadit dnes jako třetí bod, tedy po dětských skupinách. Ano, děkuji. Pan předseda Kalousek.

Vláda prostě zanedbala termíny a předložila ho pozdě.

Jenom drobná omluva. Jedná se o zahraniční operace Armády České republiky. Takže prosím jenom, aby bylo jasno. Pan předseda Mihola. Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedo Pane předsedo, já se velmi omlouvám. Znovu a důrazně prosím o klid ve sněmovně! Pokud se nesníží hladina hluku, budu nucen napomínat poslance jmenovitě. Já bych chtěl požádat o zařazení pevného bodu na příští středu, kdy bude pokračovat tato schůze Poslanecké sněmovny. Jedná se o bod, který jsem předpokládal, jehož projednání jsem předpokládal dnes, v návaznosti na seminář, který se uskutečnil včera. Informaci o něm by měli mít úplně všichni poslanci, protože nakonec kromě předsedů klubů a diskutujících dostali tu pozvánku úplně všichni, včetně doprovodného usnesení. Jednalo se o seminář 25 let české demokracie, kde byli skutečně zástupci všech politických stran, tedy myslím, že kromě KSČM, jsem tam nikoho neviděl, ale i ti byli pozváni, protože to podporoval školský výbor, a hovořilo se tam právě o podpoře občanského vzdělávání. Rád bych upozornil, že je to také součástí podpora občanského vzdělávání je ukotvena v programovém prohlášení vlády. K tomu semináři vlastně na to volně navazuje usnesení, které jsem chtěl dnes tady přednést a požádat o podporu.

Prosím, abyste tomu věnovali pozornost, protože z časových důvodů to nebude tedy probíráno dneska, ale prosím o zařazení jako pevného bodu na příští středu jako první pevný bod ve středu příštího týdne. Ten bod by se tedy jmenoval Usnesení Poslanecké sněmovny k podpoře občanského vzdělávání. Ano, dobře. Děkuji. Pan předseda Stanjura.

Včera večer jsme... Teď se dozvídáme, že pokračuje ve středu.

A nechápu, že ty body, které si projedná, si nezařadila na program mimořádné schůze. Slibovali jste, že to bude lepší, a je to úplně stejné jako minule. Registruji veto dvou poslaneckých klubů a ani o tomto nebude možné hlasovat. K programu schůze, pane poslanče? Moc děkuji za slovo, pane předsedo. Dobré dopoledne, dámy a pánové.